Takže já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Miroslav Toman prosím, pane ministře a zpravodaj garančního výboru, jímž je zemědělský výbor, pan poslanec Pavel Kováčik. Ptám se, jestli mají zájem o vystoupení před pokračováním rozpravy. Není tomu tak.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezký dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře.